Děkuji, pane místopředsedo. Já už se pokusím být stručná. Takže skutečně mně to přijde jako neuvěřitelné farizejství od kolegů, když tady slýchávám to, jak v době ekonomické krize nešly policistům platy nahoru.

Asi jste si povídali, takže jste to nezaregistrovali, ale tady skutečně potvrdil to, co já tady říkám potřetí, počtvrté při projednávání tohoto bodu, že všechna ta opatření, která vyplynou po přijetí této normy, nejsou ošetřena a zajištěna v rozpočtu. Pan ministr financí to tady řekl také jasně. Nejsou. Proč tady stavíte vzdušné zámky? Proč tady těm lidem slibujete něco, na co jste se ani neobtěžovali dát jednu korunu do rozpočtu?

Takže z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh vrátit tuto normu do druhého čtení, tak aby si členové této vládní koalice s novým ministrem financí sedli a doplnili finanční prostředky do rozpočtu.

Takže vznáším tento procedurální návrh.

Jestli hned, tak samozřejmě já tak učiním. Po rozpravě, dobře. Čili je to řádný návrh podle zákona o jednacím řádu, myslím § 95 odst. 2, nedívám se do zákona, ale nechám to udělat takto. Pan ministr Pilný má faktickou poznámku.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé není pravda, že jsme v průběhu tohoto volebního období nepřidávali.

Já jsem nikdy neřekl, že tyto požadavky nejsou pokryty ve státním rozpočtu.

Já netvrdím, že ty peníze tam nejsou, ale nikdo se mnou o tom nejednal, ani s mým předchůdcem. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Já děkuji panu ministrovi za konstruktivní přístup. Ona sice tato vláda některým profesím formálně finanční prostředky zvedla, byly krásné tiskové konference o tom, jakým způsobem teď na tom budou lépe, ale ta praxe, pane ministře, je bohužel jiná.

Stejně tak to je u pedagogů. Shodou okolností včera jsem byla na akci, kdy jsem hovořila s několika pedagogy a říkali: no tak to navýšení našich platů spočívá v tom, že já mám menší budget pro lidi na odměny, protože jsme fyzicky ty finanční prostředky do těch našich pseudomalých rozpočtů nedostali. Těch lidí, kteří si skutečně odnesou na své výplatní pásce více finančních prostředků, je minimum. Ale děkuji za ten konstruktivní návrh, přístup, podporu toho mého návrhu.

My nemáme chuť blokovat zákon, který skutečně má být nějakou normou, která pomůže zlepšit bezpečnostní situaci, ale ne tímto způsobem, ne tímto způsobem , kdy se tady populisticky předhání jeden před druhým. Děkuji.

Já bych tady vznesl jednu malou prosbu, vaším prostřednictvím, k paní kolegyni Černochové. Může nám prosím říct v konkrétních částkách, když vedeme tuto debatu, o kolik jejich dvě vlády ve dvou funkčních obdobích zvedly policii platy? Děkuji za vaši odpověď.

Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Nevím, jaký je rozdíl. Hlavně nevidím souvislost, opravdu nevidím souvislost s tím, co projednáváme, co bylo v roce 2006.

Navrhla procedurální návrh, to je všechno.

V tom si přece rozumíme. A je jedno, jestli jde o platy v tomto případě, nebo o něco jiného.

Je to minulost, ta data existují a můžeme se přít o interpretaci, ale ta čísla budou jasná. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Faltýnka. Typická odpověď dlouholetého klasického politika. Ale proč jsem já vystoupil k problematice, které vůbec nerozumím, vůbec, a nechtěl jsem vystupovat. Kolegyně Černochová tady hovořila poměrně dlouho o tom, že tato vláda pro policii neudělala nic, že nemají boty, vesty, peníze, platy, nic. Tak já se jenom ptám, co vaše dvě vlády, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, pro ty policisty udělaly včetně konkrétního zvýšení platů v konkrétních částkách?